Je pravda, že průměrné výživné neroste, náklady na děti ano.

Považujeme za nutné, aby byla průběžná valorizace. Jenom připomínám, že z těch 400 tisíc povinných rodičů neplatí alimenty 130 tisíc, a to už je důvod se tím zabývat.

Tyto děti jsou vlastně diskriminovány právě v té rovné příležitosti ke vzdělávání, protože jsou ošizeny o přípravu na základní školu. Proto ten poslední ročník my doporučujeme, aby to bylo už v mateřské škole. Mateřská škola v tomto věku hraje klíčovou roli. Plní funkci, jak už jsem řekla, vzdělávací, výchovnou, sociální, vyrovnává sociální a ekonomické rozdíly a zaměřuje se na formování základů osobnosti dítěte v tom nejdůležitějším věku pro jeho další vzdělávací dráhu. Ani nezmiňuji už to, že mateřská škola velice často supluje rodinu při vytváření základních návyků dítěte, rozvoje řečových schopností, schopnosti koncentrace. To jsou všechno věci, které kolikrát vedou při tom, když se nerozvíjejí, k odkladu školní docházky. Takže z tohoto důvodu navrhujeme, aby se předřadil tento bod, abychom to skutečně projednali v co nejbližší době, aby tyto děti měly zaručenou tu správnou přípravu i pro vzdělávání. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Markovou.

Je totiž v souladu s programovým prohlášením vlády. Navrhuje pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Tento návrh dle mínění poslanců a poslankyň z klubu Komunistické strany Čech a Moravy je skutečně nezbytný pro zabezpečení finanční stability systému zdravotnictví a umožňuje naplnit oprávněné požadavky na navýšení platů a mezd zdravotnických pracovníků. A hlavně, a to je úplně nejdůležitější, proto jsme tady, hlavně umožní zabezpečit potřebnou a kvalitní zdravotní péči pro všechny pacienty.

A k tomu je třeba, aby finanční systém byl stabilizován právě ve zdravotnictví. Děkuji vám za pozornost a děkuji i za podporu.

Prosím, máte slovo. Dobrý den. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Mám dva návrhy, které takto se dají chápat. První je návrh na zařazení nového bodu, který se jmenuje Informace ministra dopravy Dana Ťoka k situaci na dostavovaném úseku dálnice D8. Krátké zdůvodnění. Já jsem to navrhoval několikrát v minulosti. Svolali jsme na to téma s ODS mimořádnou schůzi a přiznám se, že se mě velmi dotklo chování pana ministra dopravy. Jednak ty věci mu byly zřejmě k smíchu, ale to, co je podstatnější, on i když věděl, že koalice neschválí program, tak přesto to, co mohl během dejme tomu deseti minut říct a skutečně nás seznámit s tou situací, zveřejnit příslušné analýzy Akademie věd, tak to neudělal. Víceméně neřekl nic a odkázal se na to, že všechno sdělí až po schválení programu. Takže dávám návrh, aby tento bod byl zařazen. A prioritně, to znamená hlasování číslo jedna zítra odpoledne po pevně zařazených bodech jako první bod. A alternativně dneska po pevně zařazených bodech jako hlasování číslo dvě.

První bod je vládní návrh. Já bych potom navrhl, pokud byste to schválili při vlastní rozpravě, aby tyto tři body, které se týkají jedné problematiky, byly sloučeny do jednoho bodu, resp. aby rozprava byla sloučena, protože ten bod 106 je vlastně pozměňovací návrh kolegyně Chalánkové k témuž zákonu a bod číslo 122, tisk 793, je návrh pana kolegy Miholy. Takže tolik tyto dva návrhy. Pane poslanče, já si chci jenom ověřit tu druhou variantu u nově zařazeného bodu.

Ano, děkuji.

Děkuji, paní předsedající.